Já děkuji panu poslanci Valentovi a mám tady jednu přihlášku a jednu faktickou poznámku. Prosím, máte slovo.

Je to lehce prokazatelné, že to není pravda.

To znamená, bylo to na základě nesmyslného blogu, není to pravda, lze to dohledat z veřejně dostupných zdrojů, ze záznamu hlasování. Ostatní pro nehlasovali. Děkuji panu poslanci. Žádnou další faktickou nemáme, takže poprosím paní poslankyni Helenu Langšádlovou s řádnou přihláškou, připraví se pan poslanec Skopeček. Dobré odpoledne ještě jednou, vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové.

Určitě bude ještě prostor pro věcnou diskuzi i na výboru. Nicméně strana TOP 09 nesouhlasí s Dublinem právě proto, a již to tady bylo mnohokrát řečeno, že Dublin obsahuje přerozdělovací mechanismus a ukázalo se, že přerozdělovací mechanismus z mnoha důvodů není funkční. A co nám na tom návrhu nejvíc vadí, je opravdu otázka toho, že to rozděluje Evropskou unii a je to pro budoucí vývoj velmi nebezpečné.

Pro nás je zásadní, aby předseda vlády a vláda přijali taková opatření a přišli s takovými návrhy, které budou i pro ostatní evropské partnery přijatelné.

To totiž nejde jenom o nějakou migraci z Afriky. My můžeme mít jiné problémy v dohledné době a musíme mít nastavený systém, ale ten systém nemůže být, jsem přesvědčena, přerozdělování.

Nedovedu si představit, jak jednou budeme zodpovídat těm, kteří přijdou za námi, a našim dětem, že jsme v době řešení tohoto problému stavěli po Evropě rozhledny a golfová hřiště a nevyřešili otázku migrace. Takže ano, řešení je mimo Evropu.

Není ale možné, abychom to řešili přerozdělovacím mechanismem.

My jsme země, pro kterou by to mělo dalekosáhlé ekonomické dopady. My jsme země, která je výrazně závislá na exportu.

A pak samozřejmě ta situace, kterou dneska řešíme, má ještě jeden politický rozměr.

Mě o tom přesvědčila ještě jedna věc.

Možná vám to přijde jako samozřejmost.

To jsme i my, protože i my jsme součástí Evropské unie. A nakonec si dovolím jednu možná osobní poznámku. A modlitby jsou určitě potřeba.

Já děkuji paní poslankyni Langšádlové. Poprosím pana poslance Jana Skopečka, připraví se pan poslanec Jaroslav Bžoch. Prosím, pane poslanče. Děkuji pěkně. Hezké odpoledne. Já jsem velmi rád, že dneska to téma tady takto probíráme.